Víte, vy jste měli možnost v roce 2018, úplně neskutečnou možnost postavit znovu systém NSA nebo podpory sportu v České republice. Jako náměstek hejtmana Jihočeského kraje, člen Asociace krajů, nemám možnost transparentně vidět, co bude kde vypsáno, a už vůbec ne zasahovat třeba na tvorbě nějakých výzev, aspoň formou nějakých zpětných vazeb.

Takže to je důvod, proč se tady scházíme, proč připravujeme novelu systému tak, aby byla pružná, abychom do něj jako poslanci třeba mohli kontrolně vidět.

Děkuju za slovo, paní předsedající. Já bych z tohoto místa také chtěl poděkovat panu poslanci Haasovi za to, že uchopil toto velmi složité téma a že se ho snažil diskutovat, nicméně já pořád beru Národní sportovní agenturu jako takový předstupeň ministerstva sportu. O tom jsme se tady vždy bavili. Proč došlo vlastně k vytvoření Národní sportovní agentury? Došlo k tomu, že dříve se peníze rozdělovaly na Ministerstvu školství, kde na to existoval určitý odbor, a nějakým způsobem docházelo k poměrně velkým tlakům a netransparentnímu rozdělování finančních prostředků. Pochopitelně, Národní sportovní agentura se rodila za velkých porodních bolestí za průřezu všech stran. Není to tak, že to dělalo hnutí ANO, ale nějakým způsobem to fungovalo, a postup, který byl, měl skutečně vyvolat potřebu ministerstva sportu, které by mělo jinou strukturu, jiné kompetence, jiné řešení, a Národní sportovní agentura se dostala do nějakého vakua. Já to pochopitelně znám. Znám to od nějakých kolegů sportovců a od sportovních svazů, jakým způsobem fungovaly jednotlivé dotace, a některé dotace byly dobré, byly velmi rychlé provozní dotace fungovaly: Můj klub, Má kabina, to bylo asi dobré, ale ty velké dotace pochopitelně byly v nějakých porodních bolestech. A já jsem teď viděl poslední výzvu, která během šesti týdnů požadovala po jednotlivých spolcích vypracovat a požádat si o ty peníze, což byl vlastně úplně nesmyslný, šibeniční termín.

Nicméně ještě jedna věc, která je. Fungování Národní sportovní agentury současně potřebovalo podporu v zákoně o sportu, který nám dlouhodobě chybí a dvacet let je nefunkční, a chtělo by to v tomto zákoně nastavit určitou organizační strukturu sportovního prostředí, pravomoce a role všech účastníků a také nastavit takzvanou prioritizaci sportů, které se všichni brání, ale mimo tuto Poslaneckou sněmovnu o ní všichni mluví, protože to není úplně ta hezká věc, která se říká, a to jsou koeficienty hodnocení jednotlivých sportů a jejich podpory.

Po konzultaci se sportovním prostředím jsem slyšel částku 11 až 12 miliard, která by byla potřeba pro příští rok na to, aby se ty organizace nějakým způsobem udržely.

Teď dochází k přepočítávání na úrovni měst, obcí a tak dále. Situace bude o něco o něco lepší, ale budeme říkat o něco lepší, ovšem to neznamená, že nemůže dojít k určitému omezení.

A já budu v tomto velmi obdivovat dobrovolníky, kteří se dětem v globálu zadarmo věnují, ale jeden z cílů byl, aby učitelé tělocviku, trenéři a tak dále mohli nějakým způsobem podporovat tuto mládež, věnovat se jí organizovaně, ale aby také za to mohli být hodnoceni a získat nějakou finanční podporu. To bohužel novela neřeší a pro mě je velmi důležité, že se to otevřelo, pracovalo se na tom, ale já jsem si přečetl za prvé nějaké připomínky sportovních svazů, dále jsem si přečetl připomínky vlády a je nezbytné na tom pracovat dále a nějakým způsobem to rekonstruovat. Nevím, jestli je úplně nezbytně nutné ten zákon teď velmi rychle přijmout, anebo ho vrátit zpátky dopracovat ho k obrazu svému a nějakým způsobem ho podat do Poslanecké sněmovny průřezově úplně neprůstřelný. Pan poslanec Haas je opravdu člověk, který se tomu věnuje, já ho za to velmi chválím. My jsme spolu jednali, mluvili jsme spolu.

Takže cesta správná nevíme, nakolik je možné to pozměňovacími návrhy doplnit, opravit a tak dále, takže bych spíš řekl: vrátíme zpátky, dopracujeme, vrátíme zpátky do Poslanecké sněmovny. Je to jedna z cest. Nebo druhá cesta je prodloužení lhůty mezi prvním a druhým čtením, aby se to dalo udělat, a my budeme k dispozici panu poslanci ke konzultacím a k dalšímu pokračování. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já bych si dovolila reagovat na pana poslance Klímu, prostřednictvím paní předsedající, protože tady řekl, že je náměstek hejtmana, že nemá informace a že by chtěl nějakým způsobem to kontrolovat. lidé, kteří k tomu mají odbornost, a velmi mě udivuje, protože jestli jste náměstek hejtmana Jihočeského kraje, tak v Národní radě pro sport je předseda Asociace krajů, což je hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, a ten informace v rámci Národní rady pro sport si může v rámci Asociace krajů vyžádat, může si předsedu Národní rady pro sport pozvat na Asociaci krajů, popřípadě na případnou komisi, a nepředpokládám, že by předseda Národní sportovní agentury odmítl za těmito lidmi přijít a nějaké informace, které by požadovali, jim předložit. Pokud se podíváte na stránky Národní rady pro sport, tak tam vidíte, jak i kontrolní mechanismy a vše tam probíhá.